Jsou to lidé, kteří se na to budou připravovat. Mnozí možná budou zvažovat, jestli budou pokračovat v podnikání s koncem roku.

A to si myslím, že je potřeba vyhodnotit a na to je potřeba čas.

Děkuji za pozornost. Ano. Prosím paní poslankyni Adamovou a po ní pan poslanec Svoboda. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych opětovně navrhla zařazení nového bodu, který by se jmenoval Usnesení Poslanecké sněmovny o situaci v oblasti lidských práv v Korejské lidově demokratické republice.

Doposud se to nepodařilo a myslím si, že poslední schůze Poslanecké sněmovny v tomto volebním období je vhodná právě pro to, abychom takovýto bod projednali, zařadili.

Dovolte mi krátké zdůvodnění.

Na základě skutečností zjištěných během takřka ročního vyšetřování vydala komise 7. února 2014 zprávu.

Zpráva například uvádí, že ze strany KLDR, jejích institucí a představitelů docházelo a dochází k systematickému, rozsáhlému a závažnému porušování lidských práv. Vláda jediné politické strany vedené jedinou osobou založená na podrobné vůdčí ideologii. Diskriminace na základě pohlaví a sociálního systému se používá k udržení pevné sociální struktury, v níž je méně pravděpodobný vznik politického odporu. Státní monopolizace přístupu k potravinám je používána jako důležitý prostředek prosazování politické loajality. Potraviny jsou přednostně distribuovány osobám, které jsou užitečné pro přežití současného politického systému, na úkor těch, kteří jsou považováni za postradatelné. Zpráva rovněž konstatuje, že základním kamenem politického systému KLDR je obrovský politický a bezpečnostní aparát, který strategicky využívá dohled, donucování, strach a tresty k tomu, aby zabránil vyjádření jakéhokoliv nesouhlasu.